Moc děkuji, paní předsedající.

Máte tu většinu. Já vám to samozřejmě přeji, ale určitě se to někdy obrátí proti vám. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych na úvod ve velké stručnosti uvedl návrh zákona, kterým se mění zákony upravující média veřejné služby, to jest Českou televizi a Český rozhlas. Vláda tento návrh zákona zpracovala ke splnění svého závazku vyplývajícího z programového prohlášení, a to zapojit do systému volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu druhou komoru Parlamentu České republiky, tedy Senát. Kromě této systémové změny obsahuje návrh úpravu týkající se subjektů, které podle uvedených zákonů navrhují kandidáty na členy těchto rad. Platná právní úprava stanoví, že návrhy těchto kandidátů mohou předkládat organizace a sdružení představující zákonem specifikované zájmy společnosti.

Zákon je již v platném znění koncipován tak, že voleni a odvoláváni jsou vždy pouze jednotliví členové rad, s čímž je odvolání celého orgánu v rozporu.

Návrh zákona vedle toho zahrnuje rovněž technickou změnu jednacího řádu Sněmovny, která se týká pouze označení subjektů navrhujících kandidáty na členy rad. Rád bych zdůraznil závěrem svého úvodního slova, že přechodná ustanovení návrhu zákona zaručují, že stávající členové Rady České televize i Rady Českého rozhlasu řádně dokončí svá funkční období. Senát tedy bude zapojen do volby členů uvedených rad postupně. Dámy a pánové, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do druhého čtení. Děkuji za pozornost a během bezpochyby bohaté a košaté diskuse budu připraven reagovat a odpovídat na vaše dotazy. Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jan Lacina. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu volí obě komory Parlamentu, tedy jak Poslanecká sněmovna, tak Senát. Jednotliví členové Rady České televize a Rady Českého rozhlasu jsou za výkon své funkce odpovědní té komoře Parlamentu, která je zvolila.

V případě Českého rozhlasu je počet členů zachován na 9, z čehož Poslanecká sněmovna volí 6 členů Rady České televize a Senát 3 členy Rady České televize. Tato novela zároveň ruší možnost odvolat Radu České televize a Radu Českého rozhlasu dvojím neschválením výroční zprávy, a to jako celek.

Chtěl bych říci, že je tu ještě jeden zajímavý moment. Poslanecká sněmovna se poměrně historicky vzdává některé své kompetence ve prospěch horní komory našeho Parlamentu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám nyní obecnou rozpravu, do které se přihlásili následující poslanci s přednostním právem.

Dále s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Rozvoral. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

Vážené dámy a pánové, vládní novela zákona o České televizi a o Českém rozhlasu má jediný cíl: vládní koalice Petra Fialy chce politicky ovládnout veřejnoprávní média, a zneužít tak koncesionářské poplatky všech občanů ve svůj politický prospěch. Jedná se o nástup nové totality v podání Fialovy vlády, ve které je většina vládních stran více či méně zapojená do organizovaného zločinu v hnutí STAN.

Vláda chce popřít princip volby radních České televize a jako bonus posílit roli Senátu, který drtivá většina občanů naší země považuje za zbytečný. Proto jsou pro nezájem občanů senátoři voleni pouze pár tisíci hlasy.

Co nabudilo vládní politiky měnit zákon o volbě radních České televize?

Abychom si porozuměli, zákon o České televizi zcela jasně deklaruje, že v Radě České televize mají být zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.